111.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy pan Antonín Prachař a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Karel Šidlo. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 201/2.

Neeviduji nikoho přihlášeného, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a zpravodaje, zda si vezmou závěrečné slovo. Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vás velice jednoduše seznámil s procedurou. Byl přednesen pouze jeden pozměňovací návrh ve druhém čtení tohoto zákona. Byl to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který se týkal prodloužení přechodného období naplnění tzv. třetího železničního balíčku, oddálení tedy platnosti opatření, která se týkají komfortu pro cestující na železnici. Takže to bude jedno hlasování, které má v sobě skryto tři body, a budeme hlasovat najednou. Táži se, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému způsobu hlasování. Není tomu tak. V tom případě postoupíme k hlasování. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Kolovratníka. Táži se pana zpravodaje na jeho stanovisko. Pan ministr? Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Končím hlasování číslo 224. Konstatuji, že přítomných poslanců a poslankyň je 105, pro tento návrh bylo 81, proti 5. Tento návrh byl přijat. Vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Vzhledem k tomu, že je ukončena diskuse, vyskočila mi zde faktická poznámka pana Koskuby. Takže vás odmažu a budeme pokračovat.